Ústní interpelace určené panu předsedovi vlády České republiky a poté i ostatním členům vlády.

Seznamy podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji tedy všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na pana předsedu vlády, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády. Než přistoupíme k prvnímu vylosovanému, načtu došlé omluvy.

Tímto byly vypořádány zatím došlé omluvy. My tedy můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Radka Vondráčka, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na pana předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane premiére, stručně, rychle. Na jakém právním základu probíhá aktuálně boj s dezinformacemi, zejména blokování soukromých webů?

Za třetí, projednala tu problematiku za prvé a za druhé vláda? Za čtvrté, pokud soudní přezkum blokace některých serverů bude konstatovat nezákonnost takového kroku, včetně spoluzodpovědnosti státu a jeho orgánů, kdo ponese politickou a právní odpovědnost? Za páté, kdo z členů vlády a který rezort nyní nese odpovědnost za problematiku takzvaného boje s dezinformacemi? Na jakém legislativním základě a na jakých legislativních návrzích se pracuje? Kdo stanovil zadání jejich obsahu a kdy budou tyto návrhy předloženy do legislativního procesu? Právní stát může existovat pouze tam, kde názory, jakkoliv amorální nebo opovrženíhodné pro většinu společnosti, nejsou nijak postihovány. Pane premiére, jestli chcete být a já věřím, že ano premiérem právního státu, tak se k této situaci nemůžete promlčet, nemůžete tuto situaci odsedět a musíte se k tomu nějakým způsobem postavit. Všichni chápeme, že je informační válka a vypouštění dezinformací je součástí válečného konfliktu, můžeme být krátkodobě shovívaví.

Jsem přesvědčený, že si zasloužíme odpověď a že toto současné právní vakuum je to nejhorší řešení, které možná v Evropě ze všech máme. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji za přednesení interpelace v rámci času.

Děkuji, vážená paní předsedající.

Vaše otázky jsou určitě relevantní a důležité, já vám na ně rád odpovím a myslím, že i uspokojivě. My tady vlastně je to jedna z mála věcí, kde to jde a já jsem za to rád navazujeme na činnost předcházející vlády a na její rozhodnutí.

Tento akční plán stanovuje konkrétní úkoly, odpovědnosti a časový rámec pro naplnění cílů stanovených v Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, kterou předtím vláda České republiky schválila dne 19. dubna 2021.

Je tam patnáct úkolů, například posílit roli odborné pracovní skupiny pro hybridní hrozby, zpracovat a předložit návrh systému strategické komunikace státu. To my teď, myslím, velmi úspěšně začínáme realizovat.

Předložit vládě rozšíření současného systému. Školení k posílení odolnosti proti vlivu cizích mocí, a to včetně školení pro pracovníky státu. Zpracovat analýzu odolnosti kritické infrastruktury vůči hybridnímu působení, tedy i vůči dezinformacím.

Vytvořit sadu doporučení v oblasti prověřování zahraničních investic pro soukromý sektor. V rámci aktualizace ústředního plánu obrany státu zohlednit problematiku čelení hybridnímu působení. Zohlednit hybridní působení, identifikovat související hrozby.

A a to je důležité bod 15 akčního plánu schváleného vládou Andreje Babiše zní: Zpracovat a předložit vládě návrhy změn právní úpravy pro posílení možnosti České republiky čelit dezinformacím. Na tom samozřejmě pracujeme a není to na vodě. Je to na základě akčního plánu, který byl schválen předcházející vládou. Naše vláda má samozřejmě plný respekt ke svobodě slova, na tomto postoji se nic nemění.